55.

Znovu žádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby návrh odůvodnila. Prosím, paní ministryně. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je opravdu nejvýznamnější, myslím, smlouva, kterou dnes budete v oblasti trestní posuzovat a případně i schvalovat. A je to navíc smlouva, která již dlouho čeká na tento akt.

A zde bych chtěla zdůraznit, že tento princip není prolomen vůči vlastním občanům a v určitých konkrétních případech, pokud tak rozhodne nezávislý soud.

Sjednání protokolu je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Je samozřejmě konformní s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky a s právem Evropské unie. Provádění protokolu bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.

Děkuji vám za pozornost a prosím o posouzení tohoto velmi významného dokumentu.

Děkuji za slovo.